Prosím vás, já opravdu nejsem schopna předjet na běžné komunikaci například v Beskydech cyklistu, aniž bych porušila pravidla silničního provozu. To je jedna věc. Ale není stanoven dostatečný boční odstup pro protijedoucí vozidla, myslím tím nemotorové vozidlo, jízdní kolo, a motorové vozidlo jiné, například osobní automobil.

Pokud pojede cyklista do kopce, tak mu uhnu.

Nicméně zkusím přenést svoji diskusi na půdu hospodářského výboru, pane ministře.

Proto můj pozměňovací návrh 2646.

Je to pro jejich bezpečí, pro to, aby si tu hlavu nerozbili a policejní statistiky vypadaly podstatně lépe. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já bych se rád připojil k poděkování a ocenil práce Ministerstva dopravy, odborné veřejnosti, institucí, zejména bych jmenoval Centrum dopravního výzkumu, ale i poslankyň a poslanců napříč politickým spektrem, kteří spolupracovali na jedné z nejrozsáhlejších novel zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Nyní mi dovolte, abych v obecné rozpravě upozornil na jednu změnu, kterou předkládám se skupinou sedmi poslanců K5 formou pozměňovacího návrhu a kterou později v podrobné rozpravě načtu a odůvodním.

A je znám fakt, že poskytovatelé registrovaných terénních sociálních služeb se však často potýkají, zvláště v lokalitách s větší koncentrací obyvatel, s možností krátkodobého zaparkování a státní svého vozidla po dobu nezbytně nutnou k provedení úkonu této péče. Náš návrh, ke kterému se vrátím v podrobné rozpravě, směřuje k obdobnému řešení, které je již uplatňováno v případě poskytování služeb zdravotní péče návštěvní službou lékaře v místě bydliště pacienta. Tolik vše v obecné rozpravě, následně vystoupím v podrobné. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji pěkně.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu také stručný.

Podle našeho názoru psycholog těžko může předávat začátečníkovi znalosti, co se týká řízení, které sám nemá.

Jde tedy o přestupek, jehož společenská škodlivost je variabilní, a to právě dle okolností, za jakých byl spáchán. Laická veřejnost si často plete nepřiměřenou rychlost, tedy opravdu nebezpečné jednání, a nedovolenou rychlost. Je to tedy jednání, které je z pravidla předmětem postihu, ovšem nemusí být nebezpečné.